114.

Požádám sněmovnu o klid!

Komu by mohlo vadit, aby zástupci zaměstnanců byli nominováni ze zákona do dozorčích rad?

Nebo se nám to nelíbí?

Děkuji.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Právní úprava účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností se mimochodem nikdy netýkala společností s ručením omezeným jako dalšího druhu kapitálových obchodních společností.